Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, členové vlády, budeme pokračovat.

Požádám sněmovnu o klid. Paní zpravodajko, máte slovo.

Dále hlasovat o pozměňovacím návrhu B, což je návrh pana poslance Kaňkovského, který dává možnost Ministerstvu zdravotnictví vyžádat si zdravotnickou dokumentaci, pokud ji nepředloží ten, kdo si stěžuje a kdo žádá odškodnění.

To byl návrh procedury. Má k němu někdo výhradu, nebo jiný návrh? Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Procedura byla schválena. Paní zpravodajko. Mohu technicky? Dobře, děkuji.

Stanovisko? Paní zpravodajko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Druhý návrh. Druhý návrh je druhá část pozměňovacího návrhu paní profesorky Adámkové, to je zřízení nezávislé odborné komise. Výbor přijal doporučující stanovisko. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Další a poslední pozměňovací návrh je návrh pana poslance Kaňkovského.

Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.